Mimochodem, Škoda Auto již nedávno odepsala miliardovou investici do zrušeného vývoje modelů Fabia Combi a do budoucna jsou ohroženy i další modely domácích automobilek. Pokud se výrobcům aut kvůli technické nerealizovatelnosti v důsledku šílených ekologických norem Evropské unie nevyplatí investovat do vývoje nových motorů a vozidel, segment malých a cenově dostupných automobilů zcela zanikne, takže si kupte kolo. Redukce kategorie malých vozů v ceně do půl milionu korun by znamenala, že se pro širokou skupinu obyvatel stane koupě vozu naprosto nedostupnou a automobil bude luxusním zbožím pro takzvaných horních deset tisíc. Potom si ještě budete moct zajít ke starostovi obce, kde se napíšete do pořadníku, když si budete chtít zajet nakoupit do města.

Tato norma si zaslouží jedině pohřbít hluboko pod zem. V opačném případě totiž pohřbíme náš automobilový průmysl, naši prosperitu a životní úroveň.

Zastavme to, to není dobrá cesta pro Českou republiku a bohužel nás může za několik let přivést až ke státnímu bankrotu. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já hned na začátku zareaguji na několik nepravd, které tady zazněly. Budu reagovat na pana Tomia Okamuru, který tady hovořil o tom, že snad hnutí ANO myslím, že hovořil o Ditě Charanzové podpořilo nějaké věci, které se týkaly zákazu spalovacích motorů.

Pane ministře, vy jste mluvil hezky, ale řekl jste celou řadu nepravd.

Já už jsem se na to ptal, když jsme hovořili o programovém prohlášení vlády, jak to vlastně Fialova vláda myslí, protože jsou taky země, které mají k uhlíkové neutralitě podstatně blíže, i geograficky, jako třeba severské země, a jsou tady země průmyslové, a v tom se určitě shodneme, jako Česká republika, která, když jsem byl ministrem životního prostředí, jsme si dělali nějaké první odhady a tenkrát jsme skončili na tom, že i kdybychom směřovali k 80 % úspory k roku 2050, tak je to nesmírně ambiciózní scénář pro Českou republiku, který bude spojen s několika biliony, tisíci miliard investic, a proto také za naší vlády nikdy Česká republika se nepřihlásila k uhlíkové neutralitě v roce 2050.

Hovořili jsme o tom tenkrát už za naší vlády, odmítali jsme to.

A i ta časová osa, to znamená 2025, je úplně nesmyslná, protože jenom příprava těch automobilek, to, že neexistují prováděcí předpisy, že vůbec nikdo neví, jak se to bude měřit, jak se to bude vyhodnocovat, to prostě znamená, že ten, kdo to navrhl, a to byla Evropská komise, je úplně mimo mísu a tlačí ještě navíc. To je ta hrozná kombinace, kdy to nikdy nedopadne dobře.

Nestalo se tak. Byl to opravdu podraz z pohledu Evropské komise a nevím, jestli tam byly nějaké dohody, které byly mezi třeba i českým předsednictvím a Evropskou komisí, ale já bych tohleto opravdu bral i jako podraz v tu chvíli na české předsednictví. Rád bych věděl, co bylo domluveno, protože to, co se nakonec objevilo, bylo naprosto v rozporu a je naprosto v rozporu s tím, co bylo slibováno.

Ne, opět to nesplnili a to, co bylo navrženo, je nejenom úplně nerealistické časově i věcně, je to opravdu krok, který by směřoval k likvidaci evropského automobilového průmyslu, protože dělat něco na pár let, investovat do toho těžké miliardy, a já jako bývalý ministr životního prostředí si snad mohu dovolit říct, že je to nesmysl i z pohledu environmentálního, protože, a to už tady padlo od mých předřečníků, čím si myslíte já si myslím, že na tom se všichni shodneme, ale nevím, co si myslí Evropská komise čím si asi myslí, že Češi budou jezdit ve chvíli, kdy si nebudou moct dovolit kupovat ta relativně levnější, říkám relativně levnější, menší auta, protože náš vozový park je starý téměř šestnáct let v průměru, což je pátý nejstarší vozový park v Evropské unii, a mimochodem, teď poslední roky stoupá to stárnutí ještě rychleji než dřív?

Já jsem začal tenkrát aktivity, tlačili jsme i na Ministerstvo dopravy, na Policii České republiky, aby se s tím začalo dělat, a začalo se s tím něco dělat.